A to je jediný návrh, který tady mám uvedený.

Ano, děkuji. To byla tedy informace o projednávání na výboru a zdůvodnění pozměňovacího návrhu výboru. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které je jako první přihlášen pan poslanec Sadovský. Takže prosím, pane poslanče. Ještě jednou děkuji, pane předsedající. Mám jenom drobné technické věci.

Ten odkaz má být směřován na odst, 2 daného ustanovení.

Protože v případě nesplnění oznamovací povinnosti z důvodu úmrtí veřejného funkcionáře je nepochybné, že oznamovací povinnost nejenže nemůže být splněna dodatečně, ale její porušení není vlastně možné ani sankcionovat. Takže jsou jenom dvě takové drobnosti. Ano, děkuji.

Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych představila svůj pozměňovací návrh, který se váže k bodu 1 článku 2 této novely. Doplňujeme přechodné ustanovení, které reaguje na zúžení osobní působnosti zákona o střetu zájmů o vybrané skupiny neuvolněných volených

Prosím, pokračujte. Tedy jenom zopakuji, že se jedná o doplnění přechodného ustanovení, které reaguje na zúžení osobní působnosti zákona o střetu zájmů o vybrané skupiny neuvolněných volených veřejných funkcionářů obcí, to je místostarostů obcí, jejichž orgány vykonávají přenesenou působnost v základním rozsahu, takzvaných jedničkových obcí, a členů rady těchto obcí a obcí s pověřeným obecním úřadem, to znamená dvojkových obcí.

Vzhledem k tomu, že vyjmenované osoby nebudou ode dne nabytí účinnosti novely veřejnými funkcionáři podle zákona o střetu zájmů, nebude nadále trvat právní důvod jejich evidence v registru oznámení, včetně uchovávání jimi podaných oznámení podle zákona o střetu zájmů. Navrhuje se proto údaje o jménu a příjmení, datu a místu narození právnické osoby nebo jejím orgánu, ve které funkcionář působil, funkci, kterou v této právnické osobě nebo jejím orgánu nebo organizační složce zastával, a data zahájení a skončení výkonu dotčených funkcí, jakož i oznámení učiněná podle zákona o střetu zájmů ve stanovené lhůtě z centrálního registru oznámení odstranit.

Obdobně se to týká také oznámení vztahujících se, byť nikoliv výlučně, k této jiné funkci. Děkuji. Takže prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.